Děkuji.

Nevím, jestli vůbec víte, že taková výstavba dálnice trvá v naší zemi 13 let.

A hlavně řekněte vašemu primátorovi v Praze, aby začal konečně dělat i nějaký plán pro Prahu. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. No my tomu říkáme státem řízený a zřízený hazard. Měli jsme tady takovou hezkou debatu o daňovém balíčku, kde vy jste se rozhodli zdanit Sportku, a byla tady argumentace pana ministra zdravotnictví, který hovořil, že je potřeba udělat tu prevenci proti patologicky závislostním jevům v naší společnosti, ke kterým jste asi zařadili i to, že si někdo vsadí ta čísla jednou týdně.

Určitě ta Účtenkovka něco stála, abyste ji obsloužili, a stále si trváte na tom, že je to bezvadný instrument. Z našeho pohledu je to hezké vyhazování peněz. A ještě se té Účtenkovky chytli podvodníci.

A ptám se, jestli tedy když už nezrušit, nehodláte tu Účtenkovku alespoň nějakým způsobem upravit, abyste zabránili podvodům, které tady evidentně, ale evidentně probíhají. Já bych vás prosil o konkrétní odpověď hlavně na tu poslední otázku, co uděláte proti těm podvodům. A slovo má pan předseda vlády.

Tři roky.

Hlavní přínos motivace hráčů je přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. Dochází k omezování případného obcházení povinnosti evidovat tržby.

A proto můžeme tolik navyšovat důchody a platy, aby bylo jasno. Ministerstvo financí mělo a má nástroje, jak nekalé a nepoctivé jednání hráčů sankcionovat, a využívá je. Ministerstvo financí na dodržování pravidel Účtenkovky dohlíží velmi pozorně.

Omezení počtu účtenek na jednoho hráče to je reakce na to, co říkáte na jednoho hráče za měsíc. Každý hráč může mít jen jeden účet. Provozovatel loterie na to důsledně dohlíží. Při porušení pravidla jednoho účtu budou hráčské účty sjednoceny do jednoho a bude se počítat s prvními 500 zaregistrovanými účtenkami a k ostatním nebude přihlíženo. Proces ověřování totožnosti probíhá prostřednictvím služby MojeID. Proč maximálně 500 účtenek? Limit je dostatečný i pro ty případy, kdy účtenky na jeden účet registruje celá rodina.

Existují zcela legitimní obchodní modely, které mohou generovat účtenky v hodnotě nižší než koruna.

Aktivně prošetřovala 35 subjektů, které vykazovaly nezvyklý počet haléřových účtenek.